Ale vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi představit obsah předkládaného komplexního pozměňovacího návrhu. Jak už říkal pan kolega Kaňkovský, je naším společným pozměňovacím návrhem a navrhujeme v něm rozšíření nároku na vybrané dávky pro osoby se zdravotním postižením a také ale ještě upravujeme některé body toho původního návrhu tak, abychom vyhověli připomínkám vlády k původnímu návrhu.

Znova děkuji za možnost se k tomu připojit. Hlavním cílem bylo umožnit nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku motorové vozidlo pro lidi s poruchami autistického spektra. V současné době lze tento příspěvek poskytnout pouze, pokud je u osob s autismem současně přítomno těžké mentální postižení.

Nově by tak příspěvek mohly získat i osoby s poruchou autistického spektra, u nichž se i přes zavedenou léčbu vyskytují závažné projevy agrese.

Dalším cílem návrhu je umožnit nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku i osobám s demencí.

Prostě chceme pomoci zlepšit jejich pohyblivost doma i venku.

Obsahem předkládaného pozměňovacího návrhu jsou také profesní změny. U příspěvku na motorové vozidlo se upravuje postup v případě, kdy předem známe cenu vozidla. U příspěvku na mobilitu se pak zjednodušuje řízení zastavení a obnovení výplaty příspěvku z důvodu hospitalizace. Předpokládané dopady do státního rozpočtu jsou 244 milionů korun ročně.

Tam velmi rozumíme záměrům předkladatelů, opravdu je třeba vnímat potřebu pomoci dětem se zdravotním postižením, nicméně Ministerstvo práce a sociálních věcí tady upozorňuje, a je potřeba to brát v potaz, že šance na zlepšení zdravotního stavu je u dětí asi mnohem větší než například u seniorů nebo u osob v produktivním věku.

Proto je vhodné platnost posudků u dětí stanovit na dobu, kdy lze očekávat zlepšení zdravotního stavu nebo dosažení pokroku v jeho vývoji. U dětí nízkého věku je to také problém přesného stanovení diagnóz. Další úpravou původního návrhu bodu 3 je vypuštění dvou zdravotních stavů, u kterých měl být průkaz přiznávám automaticky trvale.

Jde zase o to, že tyto stavy se dle lékařů odborníků mohou zlepšit další léčbou, operacemi či rehabilitací. Ale v žádném případě, a to zdůrazňuji, v žádném případě to nevylučuje přiznání trvalého nároku tam, kde to má smysl. Zase je fakt, že i dnes je totiž již 80 % průkazů přiznáváno trvale. A již se blížím k závěru. Chceme, aby se to týkalo nejen situací, kdy končí pouze platnost plastové karty a nárok jim trvá, jen se vymění karta a nebude posuzován zdravotní stav, ale i situace, kdy pro další nárok bude muset být posouzen zdravotní stav.

Pravidlo, že se nevyžaduje posouzení zdravotního stavu u okresní správy sociálního zabezpečení při pouhém konci platnosti plastové průkazky, totiž musí platit pro všechny osoby s trvalým nárokem na průkaz. Toto pravidlo nelze uplatnit pouze na ty osoby, které mají trvalý nárok na průkaz dle předložené novely.

Úprava vyžaduje přece jenom jakousi legisvakanci, takže je nutné připravit změnu vyhlášky, změnu aplikačního programu i mnohé další. Byť bychom si přáli, abychom mohli pomoci osobám se zdravotním postižením okamžitě a hned, ten čas je tam přece jenom potřeba. A já ještě jednou velmi a velmi děkuji panu poslanci Kaňkovskému a všem dalším, kteří jsou předkladateli tohoto návrhu, děkuji i za dohodu k pozměňovacímu návrhu včetně komunikace s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jsem přesvědčena o tom, že schválení pozměňovacího návrhu, který jsme vám vlastně společně představili, přinese významnou pomoc pro osoby se zdravotním postižením i jejich pečující.